Dalším řádně přihlášeným je pan poslanec Ivan Gabal, kterého ale nevidím, takže ruším jeho přihlášku. Další řádně přihlášenou je tedy paní poslankyně Jana Fischerová. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

Takže víme, že v současné době se nám blíží konec roku. Většina cestovních kanceláří má sepsány smlouvy většinou do konce kalendářního roku. A podle litery zákona a podle smluv šest týdnů předtím, než naběhne konec roku neboli ta jejich smlouva na dobu určitou, tak musí od svého smluvního partnera, od své pojišťovny, některé z těch šesti, dostat výpověď. Takže to se děje i v těchto dnech. Protože dokud to neprojde opravdu až podpisem pana prezidenta, tak to není ještě zcela nově schválená novela tohoto zákona.

I já chci poděkovat Senátu, protože jsem sledovala celý ten postup. A toto je jediný kompromis, jediná možnost v tuto chvíli, jak pro, opakuji, slušné cestovní kanceláře, které mají svoji historii, svoje jméno, a pojišťovny je většinou znají. Tam to funguje opravdu tak ve vztahu pojišťovna cestovní kancelář, že už jsou roky partnery, a i ti jednotliví pojistitelé svoje klienty znají důkladně, čili už vědí, do čeho jdou. A slyšela jsem, že většinou to pojistné se tak jako tak bude ještě zvyšovat, protože chtějí mít záruku při tom zpřísňování pravidel, že to bude všechno oboustranně důvěryhodné. Máme na trhu ne na trhu, máme cestovní kanceláře, které se sdružují ve dvou asociacích. Minule tady prezentoval, prostřednictvím pana předsedajícího, pan poslanec Tomio Okamura jednu z nich, těch asociací, což je Asociace českých cestovních kanceláří a agentur.

A pak je druhá, Asociace cestovních kanceláří České republiky, ta se celou dobu snažila situaci napravit. Čili situaci jinou, než byla schválena v Poslanecké sněmovně v září tohoto roku.

Takže lepší systém pojištění je garanční fond.

Čili to znova opakuji, to je to nejlepší, jak zajistit hlavně ochranu klienta, budeli vytvořen garanční fond. Nebudu tím opět zdržovat, už jsem to tady říkala ve svých minulých vystoupeních.

Čili to máme ještě před sebou a měli bychom se tam, ale se vší opatrností a pozorností, věnovat tomu a myslím, že už nyní, protože toto již na úrovni Evropy proběhlo, ale zatím ještě to nebylo medializováno, ale k tomuto jednání už tam došlo. Čili už je nejlepší o tom jednat, řeknu, ještě zítra.

Takže se vyjadřuji pro toto souhlasné stanovisko. A vám všem děkuji za pozornost. Byli jste velmi milí, že jste mě poslouchali. Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Václav Horáček. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji, pane místopředsedo. Já bych jenom ve stručnosti chtěl podpořit slova pana kolegy Stanjury. Protože kdybychom se lépe poslouchali, tak někteří poslanci z výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj tady na toto nebezpečí upozorňovali. Říkali jsme, že jsme měli na výboru zástupce pojišťoven a bank. Že nám jasně deklarovali, za jakých podmínek jsou ještě ochotni jít anebo nejít někam. Takže ona to nebyla taková procházka. Samozřejmě kdybychom se poslouchali a užili, jak se říká, selského rozumu, tak jsme ten zákon měli schválený.

Děkuji panu poslanci Horáčkovi. Posledním řádně přihlášeným je pan poslanec Tomio Okamura.

Vážené dámy a pánové, dovolte mi vyjádřit se taky k tomuto návrhu. Já jsem to tady poslouchal, ono je to trošku jinak, než tady říkali moji předřečníci, takže bychom mohli přestat politikařit.

Původní návrh novely schválený Poslaneckou sněmovnou je v souladu s rozsudky Evropského soudního dvora, které říkají, že členské státy mají zajistit, aby spotřebiteli byly vráceny všechny vložené finanční prostředky v případě úpadku cestovní kanceláře. Je také v souladu se zcela novou směrnicí Evropské unie o souborných službách, která byla schválena dne 27. 10. 2015 po mnoha letech Evropským parlamentem, čeká nás transpozice.